Je to naprosto zbytečné, protože i se zkrácenou lhůtou to nemůžeme stihnout.

Je to naprosto nemyslitelné a myslím že nefér něco takového veřejnosti tvrdit. A docela bych prosil pana kolegu Volného, jestli nechce svůj návrh, který vyvolává jenom očekávání...

Prostřednictvím pana předsedajícího, omlouvám se za... Prostě do konce roku to není možné reálně zvládnout. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Volného. Kolegové, kolegyně, já tedy budu reagovat na mého předřečníka.

Já také děkuji. Tím jsme v tuto chvíli ještě nevyčerpali faktické poznámky. Hlásí se pan poslanec Benda. Já se moc omlouvám, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně.

A to si myslím, že by bylo fér dneska říct, a ne se tvářit, můžeme to stihnout. A pak najednou začneme vymýšlet, jakým způsobem budeme odkládat účinnosti? Děkuji. Takže v tuto chvíli nemám dalších faktických poznámek ani se mi nikdo do rozpravy nehlásí z místa, tedy obecnou rozpravu končím. Není zájem. V tom případě nyní budeme hlasovat o návrzích.

Prosím, přihlaste se znovu svými kartami.

Kdo je proti? Já vám děkuji.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme tedy předložený návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům? Paní poslankyně Černochová, prosím. Já jenom i hlásím, že jsem do konce jednacího dne s přednostním právem za pana předsedu Stanjuru. Navrhuji výbor pro veřejnou správu. Já děkuji. Není tomu tak. Takže já zahajuji hlasování.

Kdo je proti? Já vám děkuji. Návrh nebyl přijat.

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zkrácení lhůty. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme vyčerpali projednávání tohoto bodu. Já děkuji navrhovatelce i zpravodaji a tento bod končím.

Tímto nezpochybňuji hlasování, jenom pro stenozáznam. Já také děkuji.